Pozměňovací návrhy jsou součástí usnesení.

Dále školský výbor pověřil předsedu poslance Jiřího Zlatušku, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a pověřil zpravodaje výboru poslance Petra Kořenka, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny.

Na závěr jenom znovu připomínám, že se jedná o sněmovní tisk 841/2. Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji šest přihlášek. První řádně přihlášenou je paní poslankyně Semelová. Připraví se paní poslankyně Dobešová. Prosím, paní poslankyně. Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Novelu školského zákona, která má za cíl změnit financování regionálního školství, vnímáme jako potřebnou. Financování škol podle počtu žáků se neosvědčilo a přineslo řadu problémů, které se mimo jiné odrazily na poklesu kvality vzdělávání. Dosavadní způsob nemůže reflektovat specifika v jednotlivých krajích, jako je rozdílná velikostní struktura škol, malotřídky, školy pouze s prvním stupněm a podobně, a dochází tak ke značným, a to zcela neopodstatněným, rozdílům.

Mezi další negativní dopady stávajícího systému patří i nepředvídatelnost výše prostředků, s čímž se musí každoročně ředitelé škol potýkat. S tím souvisejí komplikace při organizování a plánování vzdělávacího procesu. Nemalé problémy pak nastávají v případech, kdy během školního roku dojde k úbytku žáků, a tím i k významnému poklesu nebo úbytku peněz, i když se třeba jedná pouze o jednoho žáka, který přejde jinam.

Tím dochází ke snižování nároků na přijímání i v průběhu studia. Logicky se to společně s dalšími v minulosti přijatými nepromyšlenými a nesystémovými kroky negativně odráží na kvalitě vzdělávání jako takového. Novela by měla tyto chyby napravit. Měla by odstranit nerovnosti v odměňování zaměstnanců a financování škol v jednotlivých krajích, ředitelům pak zajistit předvídatelnost toho, co pro školu dostanou. Proto ve shodě s odbornými asociacemi, jak už tady bylo řečeno, školskými odbory a dalšími dotčenými subjekty podporujeme změny systému, který zohledňuje nejen počet žáků, který je nastaven na třídu a na učitele a na financování podle odučené práce podle rámcových vzdělávacích programů. S čím ovšem máme problém, a podotýkám, že se netýká navrhovaných změn, ale školského zákona a financování škol jako takových, to ano, a to jsou církevní školy. Právě financování církevních škol na rozdíl od škol soukromých upravuje školský zákon, který stanoví, že církevní školy a školská zařízení jsou financovány přímo Ministerstvem školství a mají na rozdíl od škol soukromých plnou finanční podporu státu. K tomu mohou vybírat školné, i když je pravda, že řada církevních škol tuto možnost nevyužívá. V roce 2014 působilo v České republice 114 těchto škol a školských zařízení. Letos jich je 140.

A tak bych mohla dál a dál pokračovat.

Podle odhadů Ministerstva kultury ubývá jenom římskokatolické církvi ročně sto tisíc věřících. Přesto všichni, nejen věřící, ze svých daní financujeme církevní školství, navíc v době, kdy církve dostaly v rámci takzvaných církevních restitucí desítky miliard korun a další obrovský majetek, který byl sebrán lidu, jenž ho svou prací vytvořil. Z tohoto daru mohou církve své školy a školská zařízení financovat. To je také smyslem mého pozměňovacího návrhu, podle něhož nemá být církevní školství nadále financováno ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů. Ušetřené finanční prostředky by měly být vynaloženy do škol veřejných, kde přes navýšení rozpočtu, které oceňuji, finance nepokrývají všechny potřeby v oblasti výchovy a vzdělávání, řadu věcí dofinancovávají kraje, obce a rodiče. Je potřeba zvýšit částku na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků škol, na asistenty, mimoškolní činnost, pro vysoké školy atd. Ze státního rozpočtu by tedy mělo být financováno především veřejné školství tak, aby byla zabezpečena dostatečná síť, kvalita a dostupnost.

Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Nina Nováková, poté paní poslankyně Dobešová. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, asi se dalo předpokládat, že někdo zareaguje na podstatu tohoto pozměňovacího návrhu.

A to nejsou naše děti? To nejsou lidé, kteří budou tady v téhle zemi pracovat a odvádět daně? Myslím si, že každý rodič si může vybrat, v jakém stylu školy své dítě nechá vzdělávat.